Otázka je jednoduchá. Kolegové, Poslanecká sněmovna má funkci nejenom zákonodárnou, ale taky kontrolní. Vy opravdu na tu kontrolní funkci chcete rezignovat? Vy ji nechcete mít? V duchu té komunistické mlátičky, která mluvila přede mnou, u které mi je úplně jedno, jestli byla, nebo nebyla na Václavském náměstí, protože to prostě byl komunistický fízl a jeho názory nemůžu brát vážně? S další faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová, po ní pan poslanec Gabal, pan poslanec Urban, pan poslanec Fichtner, pan poslanec Stanjura a pan poslanec Štětina. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych ještě možná kolegům z bývalých Věcí veřejných připomněla to, že v roce 2011, když byl předsedou výboru pro bezpečnost, a myslím, že v té době byl i ministrem vnitra pan Radek John, tak na výboru pro bezpečnost jsme měli přizvaného jak pana tehdejšího ministra financí Kalouska, tak pana ředitele Cícera, kteří nám na výboru pro bezpečnost v roce 2011 předkládali nějaký návrh, kterým se budeme zabývat. Já jsem pak byla jako zpravodajka pověřena tím, že mám předložit něco bezpečnostnímu výboru dalšího, což jsem učinila.

Takže není pravda, že by se v minulém volebním období vládní koalice touto problematikou nezabývala. A bohužel vláda padla i z důvodů rozpadu Věcí veřejných, které se hádaly mezi sebou takovým způsobem, že ta naše původní vládní koalice byla velmi oslabena. Takže bych jenom byla velmi ráda, abychom tady nepoužívali věty, které nejsou pravdivé, že se tomuto problému, této tematice, někdo z vládní koalice nevěnoval.

Děkuji paní poslankyni Černochové. Prosím pana poslance Gabala s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Já doplním jenom pár faktických informací pro pana předsedu Stanjuru.

Za druhé, na margo poměrně tvrdých kritických slov pana předsedy Kalouska bych chtěl říct, že FAÚ měl poměrně velký význam po teroristických útocích z 11. září, kdy začal hlídat toky finančních peněz pro případné teroristy. A nemyslím si, že tam nebyly žádné výsledky. Byl zapojen do mezinárodní sítě, která tuto věc dělala. Problém, který nastal, souvisel se zrušením finanční policie, kdy FAÚ ztratil partnera, který by exekutivně realizoval její nálezy.

A ještě řeknu jedno poznámku k tomu úsilí minulé koalice. Většina lidí si bude pamatovat, že prvně a naposledy viděla ředitele FAÚ, muže jménem Cícer, kdy vystupoval po boku ministra financí při rozkrývání tzv. kauzy ProMoPro. A řekl bych, že minulá koalice měla dost vážných důvodů k tomu, aby se snažila zablokovat využití FAÚ v politickém boji. To byl taky myslím ten jeden z rozhodujících důvodů.

Takže návrh na tu kontrolu má smysl a je potřeba na něm pracovat a já bych doporučoval, aby před zpracováním vládního zákona vznikla komise, kde budou i opoziční strany, a je potřeba se o tom bavit na půdě parlamentních výborů. To byl velmi uvítal a podpořil. Děkuji panu poslanci Gabalovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Urban. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

To, že tady dnes tak trochu prozřeli kolegové, kteří jsou teď v opozici, tak já bych je za to nekritizoval. Dobrá, ale právě proto, že to tak trochu nechtěli v dobách minulých, tak vznikly pochybnosti o tom, jestli ten útvar není zneužíván, jestli je dostatečně profesionální, jestli je dostatečně kontrolován. Pochybnosti nezmizí tím, že bývalé vládní strany jsou teď v opozici a vládní strany jsou jiné. Já myslím, že pořád platí, že kontrola by tady měla být, protože jedině tak se může zamezit pochybnostem, že ten útvar nadále není dostatečně profesionální, že není zneužíván a že je pod demokratickou parlamentní kontrolou. Tedy z mého pohledu měl být dávno, a že nebyl, o tom se můžeme bavit. Dobrá, bylo to špatně, ale může být a já si myslím, že ten návrh je hodný podpory. S další faktickou poznámkou pan poslanec Fichtner, po něm pan poslanec Stanjura, pan poslanec Štětina, pan poslanec Filip a pan poslanec Schwarz. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Dobrý podvečer, dámy a pánové.

Takže ten návrh se mi zdá skutečně nesystémový a pouze poplatný situaci na Ministerstvu financí, tak aby zkrátka byla omezena působnost pana předsedy Babiše.

To ve faktické poznámce nejde, nicméně takový návrh už tu stejně padl od pana poslance Ondráčka. Pokud budete chtít, můžete s k němu v obecné rozpravě připojit. S další faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.